Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády v demisi, vážené dámy, vážení pánové... Pardon, omlouvám se panu předsedovi vlády, už není v demisi. Omlouvám se.

My jsme o tom vedli poměrně zásadní debatu v prvním čtení. Vedli jsme o tom zásadní debatu na ústavněprávním výboru. Svolali jsme k návrhu zákona kulatý stůl, na kterém byli zástupci akademické obce, soudů, státních zastupitelství, obhájců České advokátní komory, Unie obhájců a další. A opravdu se jeví, že je tady jeden velmi zásadní a zásadní problém, a to je ono ministrem teď zmíněné maření spravedlnosti.

Současně ovšem paragraf, který je nesmírně nebezpečný.

Dnes v noci uplynulo pět let od zásahu státních zástupců, kteří změnili politický systém v České republice, kteří nám předvedli, že je možné odposlouchávat premiéra této země zcela beztrestně.

Nemáme jediný pravomocný rozsudek.

Možná ano, možná ne. Nicméně je to opět pod dohledem státního zastupitelství. V tuto chvíli jsme v Poslanecké sněmovně kromě příběhu pana premiéra a předsedy klubu Faltýnka měli další dvě vydávání k trestnímu stíhání, a to pana poslance Svobody a pana poslance Růžičky.

V tom se nestalo vůbec nic. Paní poslankyně Válková, když nastupovala před těmi více než čtyřmi lety, jedna z jejích představ, se kterou nastupovala na Ministerstvu spravedlnosti, byl právě fakt, že by ráda prosadila nový trestní řád. V trestním řádu, pokud vím, jsme se neposunuli vůbec o nic. Probíhají snad nějaké odborné konference, ale zdá se, že ani ta základní koncepce není dodneška příliš vyjasněna. A přitom jsme v situaci, kdy ministr spravedlnosti pod krytím a rouškou tzv. mezinárodních úmluv, tzv. dohod, které nás k něčemu vážou, které nás mimochodem k ničemu nezavazují zcela jednoznačně, a možná to tady bude ještě odcitováno v následujících vystoupeních, přichází s představou, že přineseme nový trestný čin maření spravedlnosti. Paní poslankyně Válková se pokusila na ústavněprávním výboru, kde ten návrh byl schválen, ten návrh částečně vylepšit. Já bych řekl, že k jisté míře zlepšení došlo minimálně v tom, že se požaduje, aby důkaz předložený před soudem byl zásadního charakteru, pokud je falešný, aby mohl vést k trestnímu stíhání. Co ale vidím jako mnohem větší a problematičtější je onen odstavec 2 svádění. Svádění k maření spravedlnosti. Svádění k maření spravedlnosti.

Je tady návrh pana poslance Chvojky, který to navrhuje vypustit. Ale bohužel na ústavněprávním výboru tento návrh neprošel a obávám se, že jeho osud ve Sněmovně bude stejný. Tak jenom abych vyjasnil situaci, jaká bude.

Za této situace připouštíme, že náhle může dojít k odposlechům obhajoby v trestním řízení, a to dokonce v řadě případů stejnými policisty, stejnými státními zástupci, kteří vyšetřují ten původní proces. Zatím jsme se na půdě této Sněmovny příliš nebavili o kauze Zadeh, která se tady řešila už v minulém volebním období a řeší se opětovně dnes. Já se vůbec nechci vyjadřovat ke kauze jako takové. Nevím, kdo tam má pravdu. Nevím, jestli dotyčná osoba něco spáchala nebo nespáchala. Ale prokázalo se už v minulém volebním období, a bylo tady k tomu opakované zasedání komise pro kontrolu odposlechů, ústavněprávního výboru a dalších orgánů, že došlo k porušení práva na obhajobu, že došlo k odposlechům obhájce a obviněného, že tyto odposlechy byly vzaty a vloženy do spisu.